Já bych jen konstatovala, že po mé přátelské výzvě už nepřibyla další faktická s výjimkou jedné.

Prosím, máte slovo.

Proto jsem to řekla. Já děkuji za dodržení času. Dobrý večer, převzala jsem řízení schůze. První, kdo je přihlášen k faktické poznámce, je paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Paní předsedkyně, máte slovo.

Co se týče toho, jak tady byla napadena paní Pastuchovou, paní poslankyní, paní místopředsedkyně, chci se jí zastat.

Ona zkrátka jenom konstatuje, že těch poznámek je hodně. Takže chci se zastat toho, jakým způsobem řídí schůzi a že se jenom zkrátka vyjadřuje k tomu množství, ale nikdy neřekla, jak tady tvrdila naše paní kolegyně, že by snad to bylo něco negativního či cokoliv takového. Tak jenom prosím, když už tady někteří vaši členové, tedy zejména jeden, rádi používají cosi o dvojím metru, tak ho prosím, prosím, neužívejme tak, jak vy jste zvyklí. Tak je to cokoliv, co se nesmí dít? A co se týče pozice předsedy Sněmovny v Poslanecké sněmovně České republiky, tohoto parlamentu, tak prosím, my nemáme ta pravidla, jako má třeba takový švédský parlament, že by předseda musel být plně nestranný. Takže to tady prosím i prostřednictvím předsedajícího, pane Vondráčku a další, neuvádějte, jako že by to tak muselo být. Nikde to není napsané. A pokud ano, tak já o tom nevím, tak mi to prosím doložte. Děkuji za dodržení času. Máme zde další faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

Paní poslankyně, máte slovo.

S tím absolutně nemám problém. Nemám problém. To je ten problém. Já poprosím všechny poslance, aby nepokřikovali na toho, kdo hovoří u řečnického pultu. A chtěla bych znovu všem říct, že v tuto chvíli projednáváme zákon o evidenci tržeb.

Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení pánové ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, první, kdo zcela dneska opomenul to, o kterém zákonu jednáme, byla právě předsedkyně Poslanecké sněmovny. Když měla druhou faktickou poznámku, myslela jsem si, že se nám omluví.

Možná by bylo vhodné ještě tuto chybu napravit, znovu se přihlásit a třeba i tu omluvu sdělit. Děkuji za dodržení času.

To vůbec nebyl špatný projev.

Je celá řada činností a aktivit, které stát dělá a prodělává na nich.